Děkuji za podporu. Také děkuji. Nyní jsou zde dvě faktické poznámky, pan poslanec Staněk a pan poslanec Válek. Pan poslanec Staněk ruší svou přihlášku, takže prosím pana poslance Válka.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo.

Nejen že jsem si je pročetla, ale četla zápisy z jednání Rady České televize, poslouchala zvukové záznamy z jednotlivých zasedání Rady České televize, z veřejně dostupných zdrojů pročítala výběrová řízení, jejich zadávací podmínky, pročítala následně uzavírané smlouvy.

Konec citace.

Prostě tu vypovídající hodnotu nemají.

Budu jeho slova citovat proto, abyste si udělali svůj názor, zda se toto tvrzení zakládá na pravdě. Cituji: